Takže je to proti všem. Je to proti podnikatelům, je to proti zaměstnancům, kteří uzavírají svobodně své smlouvy, je to i proti spotřebitelům.

Pane kolego, já jsem zase mluvil se spoustou zaměstnanců, zejména mladšího věku, studentů, kteří jsou naštvaní za tuto regulaci, protože přesně tyto sváteční dny využívali k tomu, aby šli na brigádu, aby šli prodávat do tohoto obchodu, a získali tak peníze navíc na brigádách.

Víte, pane kolego, proč to na tom Západě tak je?

Netušil jsem, že komunistický poslanec bude bojovat za to, aby se praktikující katolíci ještě více věnovali namísto konzumu té otázce víry.

Děkuji za slovo. Já ještě budu reagovat na to předchozí, protože tam nezaznělo úplně všechno. Já jsem si to přesně napsal nikdo nechce mít otevřeno. Já neumím polemizovat s tím, že nikdo nechce mít otevřeno, a přesto tento zákon způsobí, že budou muset mít otevřeno. Nerozumím tomu.

Vy tady prosazujete jako něčí jiný názor? Ano, je to můj názor. Já se ale, pane kolego, na rozdíl od jiných tady v této Sněmovně jsem tady rok a půl snažím tady prosazovat i názory ve věcech, které jakoby sám nežiji. Dám příklad.

Tak to bych chtěl podtrhnout. No, já jsem už před tím varoval. Protože buď ty příklady ze zahraničí budeme tady dávat a pak to budeme používat u všech případů, u všech zákonů, anebo jenom selektivně, kde se nám to hodí. Protože já bych vám v tom případě připomněl manželství pro všechny, které také funguje v západní Evropě. Pane kolego, skončil vám čas k faktické poznámce. Děkuji.

Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím budu reagovat na své dva předřečníky.

Dalo by se to i takhle vykládat, pane kolego, a já si myslím, že to taky možná takhle vnímáte. Protože jakmile neprošla devadesátka, kdybyste byl na svých zásadách, tak ten návrh stáhnete a neprojednáváte ho dále.

Čili z tohoto pohledu si myslím, že historie ukáže, kdo má pravdu. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji.

Jenom jednu větičku.

Třeba jenom v Trutnově byla nezaměstnanost kolem deseti procent a opravdu se lidé báli opouštět i svá místa v řetězcích.

Tak většinově to není. Většinově dostávají náhradní volno.

Dobrý den, vážený pane předsedající, vážení kolegové.

Mě by docela zajímalo ještě v návaznosti na kolegu Skopečka, který teď tady není. Řadu těch státních svátků patrně podporovali také kolegové z ODS, když vznikaly. Mě by zajímala ta dikce při obhajobě zavádění státního svátku. A skoro bych se vsadil, že tam nezaznívalo, aby mohli studenti chodit na brigádu.